A ten příklad, který jsem vám říkal, podezřelá nebyla ta firma, ale jejich obchodní partner.

A to je na tom nejsmutnější.

To přece není normální. A za to já osobně Finanční správě děkovat nechci a nebudu. Ale ona není nestranná. A na to zapomínáte.